Děkuji. Prosím pana ministra.

Víme, že z důvodu nedostatku personálu některé okresní menší nemocnice tato oddělení uzavírají a pacienti se pak přesouvají do fakultních nemocnic, které jsou následně logicky kapacitně přetížené.

Samozřejmě otázka odměňování.

Takže to je také systémové řešení.

Prosím pana poslance. Děkuji panu ministrovi za to, že se k této otázce postavil čelem. Oba víme, že nelze ty problémy, které jsou už nějaká léta nakumulované, řešit mávnutím kouzelného proutku. Úplně často to nedělám, nicméně v jednom vás, pane ministře, chytím za slovo a neberte to nijak osobně.

Ne, tak já jsem říkal, že dojde samozřejmě k navýšení úhrad za zdravotní péči. Aktuálně probíhá dohodovací řízení.

To desetiprocentní navýšení zatím nedokážu říci, ale myslím si, že pokud bychom zase navýšili všem plošně o 10 %, tak ten problém spíše prohloubíme, než ho budeme řešit.

Děkuji.